Řešení problému výkupu pozemků ve chvíli, kdy už máme územní rozhodnutí, je marginálie ve srovnání s procesem získání toho územního rozhodnutí. A právě proto měla vláda připravit zákon o liniových stavbách, měla to v programovém prohlášení uplynulé čtyři roky. Opakuji, že tady je úplně stejná koalice, jako tu byla před čtyřmi roky.

A v tomhle státě chceme stavět vysokorychlostní železnice, v tomhle státě chceme stavět síť dálnic.

Tady se slibuje proinvestovat 3 biliony korun, to jsou asi dva státní rozpočty, za deset let. Já vůbec nechápu, jak si myslíte, že proinvestujete ty peníze bez toho, abyste provedli příslušné legislativní změny a zjednodušili stavební řízení, digitalizovali ho, zkrátili tam lhůty pro úřady, zaplatili důstojně kvalifikované úředníky, co dělají na stavebních úřadech, aby věděli, která bije, abychom tam dokázali dostat kvalifikované lidi ze soukromého sektoru. Nechci se dotknout těch nadšenců, co to dělají za ty peníze, co za to dostávají, to bych velmi nerad. Ale prostě je potřeba celá řada opatření, aby byla vůbec naděje na to, že se dálnice a vysokorychlostní železnice postaví. A vy tady zasekáváte Sněmovnu EET, která vůbec žádné strukturální problémy České republiky neřeší. Další problém: kůrovcová kalamita, kterou způsobuje neprofesionální správa státních lesů. Nám se tady prostě státní majetek v hodnotě miliard rozkládá před očima a vláda se tomu nevěnuje. Včera neprošly žádné úpravy rozpočtu ve prospěch životního prostředí.

Je tady obrovský problém se suchem, kterému se vláda nevěnuje, kde je potřeba řešit problémy jak zemědělství, tak životního prostředí.

Vláda bojuje proti zastropování dotací, které by mohlo dlouhodobě měnit strukturu českého zemědělství tak, aby to byl větší podíl menších vlastníků, kteří mají menší pole, která jsou vhodnější ve vztahu právě k odvodu vody z krajiny.

Ministerstvo financí dělá analýzy, jak to strašně vynáší a všichni se tváří, jak to všechno skvěle funguje, ale přitom ve skutečnosti je to zcela virtuální problém, který nás odvádí od nesrovnatelně důležitějších problémů.

Proto jsme aspoň podporovali návrh na pozemkové úpravy.

Každý rok z České republiky odplyne zhruba 400 miliard korun, 400 miliard korun se přesune z České republiky do zahraničí.